Má poslední poznámka k tomu, co říkala paní ministryně. Já se nebráním debatě o novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ale moc bych prosil, předtím, než se tady třeba trošku populisticky bude rozšiřovat okruh, výčet trestných činů, které může spáchat právnická osoba, udělejme prosím analýzu v praxi, jak ten zákon funguje. Fakt o to moc prosím, protože studie a zkušenosti z některých jiných států typu Maďarsko atd. ukazují, že tam také přijali obdobnou právní úpravu a že v praxi příliš aplikovaná není. Bylo by opravdu dobré vědět předtím, než budeme přijímat změnu tohoto zákona, který logicky je kontroverzní, a je třeba říci, že část právnické obce odmítá vůbec princip toho, že by právnická osoba měla být trestně odpovědná, tak je dobré si vyhodnotit, jaké ta právní úprava, která je zde několik let v praxi aplikovaná, přináší výsledky a co případně udělat pro to, aby to nebyl zbytečný, prázdný zákon, ale v praxi fungoval. Tolik tedy několik mých poznámek. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Co jsem zjistila, co jsem nastudovala a samozřejmě jaká je praxe v oblasti judikatury, jak postupují nejvyšší soudy, protože zde šlo o citaci jednoho rozhodnutí Nejvyššího soudu, a těch rozhodnutí je více a nejsem si jista, jestli právě toto rozhodnutí je to klíčové. Ale k tomu až zítra.

Odpověď je vedena v tom smyslu, že jde o určité vyvážení. Jak víme, trestní sazby vždycky mají vyjadřovat určitou míru společenské škodlivosti konkrétního trestného činu.

Šlo o vzájemný poměr, který je vždycky velice obtížné vyjádřit, míry společenské škodlivosti konkrétních forem jednání, jejich vzájemné vyvažování.

Pokud budeme v tomto ohledu vést odbornou debatu v rámci práce výboru, budu jedině ráda, a neberu to, že jeden rok tam musí za každou cenu zůstat. Mě také trošku překvapil. Ale nebudu teď kritizovat více, než je nezbytně nutné, to, co sama předkládám. Více vám k tomu momentálně říci nemohu.

Myslím si, že to z hlediska právního purismu, čistoty právního řádu, není to nejlepší, a sama jsem proti častým novelizacím.

Anebo půjdeme třetí, nejodvážnější cestou a změníme už teď definici na to, že se to bude vztahovat na všechny trestné činy s výjimkou těch, kde z povahy věci vyplývá, že se jich nemůže dopustit nebo je nemůže spáchat právnická osoba. Po zohlednění všeho, co zde bylo řečeno, přesto si myslím, že je na místě podpořit návrh novely, byť s těmito výhradami, beru je na vědomí, souhlasím, do dalšího legislativního procesu. Čili navrhuji postoupit návrh do druhého čtení.

Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat.

Kdo je proti?

Děkuji vám.

Tím jsme ukončili jednání. Lhůta zůstává podle zákona o jednacím řádu.